Nedám slovo paní poslankyni, která je přihlášena do obecné rozpravy, protože se zde s faktickou poznámkou přihlásil pan poslanec Lubomír Španěl. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Chtěl bych spíš naopak poděkovat za tento vládní návrh paní ministryni. A velmi stručně jenom řeknu, že děkuji hlavně za důchodce s těmi menšími důchody. Jsem rád, že konečně někdo po x letech použil selský rozum. Děkuju.

Já jsem si to tak volně interpretoval, ale je to opravdu interpretace velmi volná, takže všechny prosím, abyste faktické poznámky používali k tomu, k čemu jsou určeny. Nyní vystoupí v obecné rozpravě paní poslankyně Golasowská, připraví se pan poslanec Kaňkovský. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně, kolegové, přeji všem krásné již odpoledne. Chtěla bych říct, že já velmi vítám změny, které vedou ke zlepšení kvality života našich důchodců, co se týká finančního navýšení, protože víme, že důchody jsou stále nízké, průměrná výše důchodu je něco kolem 12 tisíc a je mnoho těch, kteří ani na tu průměrnou výši nedosáhnou. Já bych tady chtěla pohovořit o několika pozměňovacích návrzích, které chci předložit. Konzultovala jsem to s organizací, která se situací těchto osob zabývá, a opravdu jim není co závidět. Tam navrhuji, aby se oba důchody poskytovaly v plné výši.

Druhý pozměňovací návrh se týká prodloužení doby pobírání vdovského důchodu, a to z jednoho roku na dva roky.

To jsou čtyři pozměňovací návrhy, které se týkají, jak jsem říkala, skupiny ovdovělých.

Děkuji vám. Děkuji.

Ale pokud aspoň začnete, pane poslanče, tak máte slovo. Vážený pane předsedající, vážená paní ministryně, vážené kolegyně, vážení kolegové, já svoje vystoupení zkrátím a vezmu si slovo při dalším projednávání druhého čtení, protože bych nerad svoje vystoupení dělil.

My jsme přesvědčeni o tom, že takto důležitá novela, která se významným způsobem projeví do státního rozpočtu, by si zasloužila přítomnost pana premiéra. A já si troufám tvrdit, že by si zasloužila přítomnost i paní ministryně financí.

Děkuji, pane poslanče.